Já vám také děkuji.

Prosím, pan ministr. Já poprosím o snížení hluku v sále. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl jenom říci, že rozumím všem třem pozměňovacím návrhům paní poslankyně Kozlové. Já si myslím, že to tady bylo obhájeno poměrně jasně. Nicméně bych vás znovu požádal, předložený návrh zákona je skutečně čistou implementací evropského zákona a my jsme do něho nevkládali nic dalšího. Tady ty návrhy by byly úplně nekoncepční v tomto smyslu a já jsem připraven, nebo máme v legislativním plánu přípravu novely autorského zákona, kde pro tyto změny bude prostor. Já vám děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl fakticky reagovat na předřečníka. Podle mě jsme tady plénum Poslanecké sněmovny. Ten zákon je otevřený.

Jsou velmi jednoduché, jsou velmi odůvodněné. A já bych poprosil všechny kolegy, aby pro ně hlasovali věcně. Přijde mi zcela absurdní, aby OSA vybírala poplatky za umělce, které nezastupuje. Děkuji.

Myslím si, že tohle je jeden z těch nepříjemných reliktů, který si s sebou neseme. Systematické to skutečně není, to dám panu zpravodaji za pravdu.

Takže myslím si, že bychom spíše měli ten návrh podpořit, protože rozhodně tím neučiníme nic v tom autorském zákonu, co by ho v jiných ustanoveních činilo obtížně uplatnitelným.

A v minulém období se nám nepodařilo tyto změny prosadit v rámci komplexní novely. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom reagovat na pana ministra, který říkal, že se jedná čistě o implementační zákon.

To znamená, z mého pohledu to jsou body, které neobsahují tu implementaci, takže není pravda, že by ta novela byla čistě implementační.

Jestliže tomu tak není, tak končím rozpravu. Ze strany pana zpravodaje? Já poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a jednotlivé pozměňovací návrhy nám uvedl a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Předposlední hlasování bude o návrhu pod písmenem B pana poslance Chvojky, který řeší účinnost tohoto zákona. A poslední hlasování by bylo o návrhu zákona jako celku. Já vám děkuji. Ptám se, zda má někdo ještě zájem vystoupit. Děkuji. Jak jsem avizoval, navrhuji hlasovat o návrzích A1, A2, A3 odděleně.

Tak náhradní karta číslo 16 Tomio Okamura. A já to zrekapituluji.

Kdo je proti?